My jsme za minulé vlády rozhodli o postupu, jak vlastně budovat jaderný zdroj. Pan prezident to kritizoval.

Dvě stě, tři sta miliard.

Já bohužel, za minulé vlády se mi to nepodařilo přesvědčit kolegy. A jsou tam vlastně navrhované tři možnosti. Že by stát měl začít investovat to považuji za nesmysl.

Takže... A samozřejmě, to jádro jsme měli vlastně postavit už dávno.

Dukovany mají nějakou životnost. Je potřeba o tom rozhodnout. Ale já říkám, má to být stoprocentní dcera ČEZu?

Tím vylepšíme samozřejmě finanční podmínky toho financování a dáme tomu samozřejmě i důvěryhodnost a podpoříme to. Takže určitě tuto debatu povedeme a je potřeba samozřejmě se vrátit k té koncepci a podívat se na ty uhelné elektrárny i paroplyny, a co všechno jsme v minulosti postavili. Přitom my jsme měli mít hlavně jádro. Tak jak to má Francie.

My jsme tady, je tu nějaká tradice.

A já si myslím, že tentokrát jsem přesvědčen, že to zvládneme.

Konkurenčně schopné.

Pokud jde o finanční podporu pořízení nízkoemisních vozidel, budeme spolupracovat s Ministerstvem dopravy a MPO.

MPO se podařilo znovu získat důvěru telekomunikačnímu sektoru. Podíleli jsme se na zákonu, který výrazně zrychlí výstavbu telekomunikačních sítí. Dále budeme prosazovat změnu na Ministerstvu pro místní rozvoj, které chceme proměnit na ministerstvo veřejného investování, které by spravovalo kompletní otázky, které se týkají krajů, měst a obcí. Pracujeme na změně Státního fondu rozvoje bydlení na Státní fond podpory investic.

My jsme seděli tento týden se Svazem stavebnictví a domluvili jsme se, že ustanovíme takovou investiční radu a budeme dělat tři platformy, to znamená dopravní infrastruktura, bydlení a legislativa. A já myslím, že je to jednoduché. Byty nejsou.

A je potřeba si říct, kdo má stavět byty. No já říkám, že to mají stavět obce a města. Stát nemá stavět byty.

Ale samozřejmě, my musíme udělat analýzu.

Ale proč bychom měli dávat Praze, která má na účtě 30 mld. a která měla nějakou koalici, která byla totálně proti... myslím na začátku proti, protinvestiční. A zkrátka tady jsme zapomněli stavět ty byty. Hlavně legislativu, nový stavební zákon. A o tom je ta debata. My jsme tady vedli debatu o sociálních bytech, ale přece ten starosta, já myslím, že obec i město má bytovou komisi.

Pro lidi, kteří na to nemají peníze. Takže já myslím, že o tom by měla být ta debata. A to bydlení samozřejmě je velký problém. Nájmy jsou astronomické.